Nyní s faktickou poznámkou pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, máte slovo. Našel jsem tužku... Já bych vás požádal, abyste mi nevkládali do úst něco, co jsem neřekl, a pak to nekritizovali. Co nehrozí?

Já jsem porovnal jenom dvě, dvě čísla, a to je spotřební daň z benzinu a nafty a příspěvek na dítě.

Já myslím, že to je férové.

Omlouvám se. Děkuji mnohokrát.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji moc.

Ale druhá část té věty byla, že tedy v tom rámci nebo tady v tomto kontextu už má téměř připraven balíček pomoci pro české firmy a české občany.

Než jí předám slovo, dovolím si přečíst ještě omluvy.

Pane ministře, máte slovo.

To jsou dvě úplně jiné věci. To druhé je na vstupu do Evropy a to druhé je na výstupu k spotřebitelům, to znamená, domácnostem a firmám. To spolu vůbec, ale vůbec nesouvisí. Proč jako Česká republika nepodporujeme myšlenku zastropování cen ruského plynu?

V okamžiku, kdy bychom zastropovali pouze ceny ruského plynu, znamená to, že zvýšíme cenu na světových trzích všeho ostatního plynu včetně LNG.

Já jsem jasně říkal, že k tomu, aby kompenzace nebyly příliš drahé pro všechny země, je lepší mít aspoň nějaký minimální základ na evropské úrovni, a jasně jsem říkal, že si myslím, že nám to nebude stačit a doplníme to opatřeními na národní úrovni. Jak budeme řešit dovoz ropy? V tom prostě soběstační nejsme!

Děkuji. První pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se Richard Brabec. Pane poslanče, máte slovo. Pan ministr Stanjura strašně nemá rád, když se mu vkládá do úst něco, co potom ten druhý kritizuje.

To je všechno.